Tolik tedy omluvy. Máte slovo. Děkuji. Já bych rád zkusil trošku otupit hrany, protože máme docela dobrou situaci. Stojíme před rozhodováním, kdy ty pozměňovací návrhy jsou k dispozici, které tu situaci mohou zachránit. Prostě můžeme tam ty nejdůležitější schválit. Já se bojím, že tady dochází k velkému nedorozumění. Dětské skupiny skutečně vznikaly a vznikají ve chvíli, kdy je nějaká skupina lidí, která to potřebuje, kdy je nedostatek v mateřských školách nebo kdy se skutečně jedná o skupinu lidí, kteří prostě potřebují jinou skupinu dětí, které potřebují takovouhle péči, a tu skupinu založili. Když se koukneme na mapu, kde dětské skupiny vznikají, tak je to naprosto evidentní.

Jenže taková situace prostě reálně, opravdu skutečně není.

Nemyslím si, že to je úplně stěžejní.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni Aulickou.

Já to nepovažuji za moudré ani rozumné.

Takže nyní má faktickou poznámku paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já si tady také jako pamětnice této Sněmovny pamatuji tu diskusi s vaší předchůdkyní, s paní ministryní Tominovou Marksovou, která za dětské skupiny horovala. Mimochodem, paní Tominová Marksová je také z Prahy 2, takže určitě potvrdí to, že u nás ta praxe skutečně je dobrá, a nerozumím tomu, proč chceme rušit něco, co funguje. A jak už tady říkala celá řada mých předřečníků, přestaňme si hrát na sociální inženýry a přestaňme tady rozhodovat za rodiče těch dětí, kteří chtějí mít na výběr, chtějí mít možnost volby. Nechtějí to ani oni, nechtějí to ani děti, nechtějí to ani příslušné samosprávy.

Prostě nikdy je nesplní.

To je prostě realita!